Ano, děkuji, za to se omlouvám.

Nyní ještě s přednostním právem pan předseda Radim Fiala, ale toho zde nevidím. V tom případě budeme pokračovat v řádných přihláškách k pořadu schůze.

Děkuji mockrát, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že vás přesvědčím k tomu, abychom následující bod, který navrhnu, abychom ho zařadili na program této schůze, poněvadž situace je čím dál tím palčivější. Já se domnívám, že navyšování cen všeho včetně potravin, energií, pohonných hmot, ale hlavně bydlení poněvadž už uvidíme, že opět minulý týden o 0,75 % zvedla Česká národní banka úrokové sazby a tím pádem se to promítne i do všech hypoték a do toho, že rodiny si pořídily své vlastní bydlení, a pokud mají plovoucí úrok, tak se domnívám, že je to bude stát ne o stovky korun navíc, ale de facto o tisíce.

Pokud by to bylo o pár stovek, tak to úplně chápu, je to ale o tisíce korun a v tuto chvíli jednoduše mantra této vlády o cílené a adresné pomoci bere za své. Současné obchodování s energiemi, a už to tady několikrát padlo, je zcela nepředvídatelné a má to samozřejmě souvislosti s jeho cenotvorbou a se vzrůstající inflací. Vláda do této chvíle, řekněme si to na rovinu, více nepomohla než pomohla. Čím se snažila pomoci? Rozumím tomu, že se navýšily normativní náklady na bydlení, tím pádem se navýšil počet lidí, ale také samozřejmě se zvyšovaly částky na příspěvku na bydlení. Na začátku už předchozí vláda během října a listopadu navrhovala samozřejmě navyšování normativních nákladů, a tak rozšíření počtu lidí, kteří dosáhnou na příspěvek na bydlení, ale v tuto chvíli je ta pomoc nedostatečná a je potřeba znovu popřemýšlet nad tím, že by se něco mohlo udát právě u příspěvku na bydlení, minimálně ho zjednodušit právě pro ty středněpříjmové. Mimořádná okamžitá pomoc: tady nemáme vůbec žádná data, vůbec nevíme, kolik lidí si o ni zažádalo, a vůbec, kolik bylo na mimořádné okamžité pomoci vyplaceno. Tady bych velmi rád v tom bodě, který navrhnu, aby tyto informace Ministerstvo práce a sociálních věcí dodalo, poněvadž neznáme, jak říkám, ani počty lidí, ani částku, možná ani průměrnou částku toho, kolik peněz jednotlivým rodinám přišlo.

S tím souvisí velmi, že pokud samozřejmě nebudeme pomáhat plošně tak jako třeba ve 24 zemích Evropy, tak budou administrativní náklady na jednotlivé takzvané adresné a cílené pomoci opravdu enormní. Už v tuto chvíli vidíme přetížené úřady práce. Důkazem toho je i stávková pohotovost, která v tuto chvíli byla odložena někdy na jednání možná právě tripartity na konec tohoto května, akorát že prostě a jednoduše, pokud se nic takového nevyřeší, úřady práce do té stávky dle mého názoru rozhodně půjdou, poněvadž to, jak jsou odměňovány, a ta enormní navýšení jednotlivých agend jsou opravdu neúnosná a v nějaké disproporci. Co se týká neplošné pomoci, tak mi na tom osobně vadí, že se úplně zapomnělo na zdravotně postižené. Říkám to pořád dokolečka. Ti si nemohou nijakým jiným způsobem pomoci než prostě v rámci sociálního smíru čekat na to, jak jim pomůže tento stát. Nemůžou si nijak přivydělat, mít dvě zaměstnání a tak dále.

Vidíme, že do sociální sítě začínají padat i ti, kteří v rámci sociálního smíru byli na straně odvádějících a nyní se dostávají do strany příjemců sociální pomoci. Proto já navrhuji bod, který se jmenuje Plán vlády, který já vyžaduji už co nejdříve, protože mám pocit, že žádný takový není... Plán vlády na řešení sociální situace v souvislosti s očekávaným růstem cen. Ještě jednou: Plán vlády na řešení sociální situace v souvislosti s očekávaným růstem cen. A chci ho zařadit ještě, jestli můžu?

Přebírám řízení schůze a poprosila bych vás, máte vždy pět minut na načtení návrhu na změnu programu. Prosím, abyste tento čas dodržovali. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Navrhoval jsem body, které se jmenovaly například Informace vlády o omezování svobody slova v České republice.

Nestalo se vůbec nic. Následně jsem sledoval interpelace, které někteří členové hnutí SPD směřovali na pana premiéra, to byla taková obecná rozprava a nic konkrétního, co se týče právního řešení, jsme se opět nedozvěděli.

Následně reagoval i ministr vnitra, který řekl, že represivní kroky v podobě přípravy nové legislativy jsou až nejkrajnějším řešením, o kterém v tuto chvíli vedeme pouze teoretickou diskusi. Následně se dotazovali i Pirátské strany. Mluvčí Pirátské strany oznámila zřejmě ano a z titulu toho, že zde jsou dva ministři, kterých by se to mohlo týkat, nejvíce zřejmě zde přítomného pana ministra Šalomouna, který je ministrem pro legislativu, ale možná i pana ministra Bartoše, který je zároveň místopředsedou vlády pro digitalizaci. A my se bavíme převážně o digitálním prostoru.